Takže postihován bude pouze majetek, který dlužník v okamžiku provádění exekuce vlastní, přičemž musí jít o majetek, který byl nabyt před nabytím plné svéprávnosti.

Druhou skupinu věkovou bych rozdělil do patnácti let, kde se řeší a navrhuje zásadní omezení možnosti ujednávání smluvních pokut a penále vůči nezletilým, kteří jsou právě mladší jak osmnáct let.

Třetí věková skupina, která se řeší, je třináct let a řeší tzv. deliktní způsobilost neboli nezpůsobilost.